Toto všechno jsou podmínky, které jsou z mého pohledu pro vyhlášení referenda reálně nesplnitelné a jsou navrhované přesně tak, aby bylo vyhlášení referenda pro občany co nejvíce ztíženo a nebylo možné žádné referendum nikdy vyhlásit. Tento předložený návrh zákona o celostátním referendu je koncipován pouze tak, aby se takzvaně vlk nažral a koza zůstala celá.

My všichni zde přítomní jsme dostali od našich občanů důvěru, že budeme hájit jejich zájmy. To je naše povinnost. Občané si nás platí, a proto by měli mít možnost závazně projevit a prosadit svou vůli. Toto by mělo být pro nás zde přítomné prioritou, ať už prosazujeme a hájíme rozlišné programy našich stran. Přijetím proveditelného zákona o referendu by od nás občané naší země dostali jednotný a silný signál, že tuto naši službu konáme pro jejich blaho a šťastný, spokojený a bezpečný život. Děkuji za pozornost. Jsou tady dvě faktické poznámky, které vyvolal svým vystoupením. Paní poslankyně Valachová, pan poslanec Veselý. Máte slovo.

O všeobecném referendu. Takže samozřejmě minimálně tento vládní návrh existoval a stal se tedy výchozím pro poslanecký návrh ČSSD.

A věřím, že ta naše rozprava bude věcná, tak jak je zatím věcná i na stálé komisi pro Ústavu.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nyní faktická poznámka pana poslance Marka Výborného, připraví se pan poslanec Jelínek. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce. Děkuji za slovo. Možná mně to nepřísluší se tady zastávat sociální demokracie, už téměř vládní strany, ale já to v tuto chvíli musím učinit, protože mně skutečně přijde nepatřičné podrobit takhle zdrcující kritice návrh, který nakonec je předložen k diskusi, byl několikrát myslím, že kolegyně Valachová to může potvrdit podrobně diskutován na komisi pro Ústavu.

Ano, přímá demokracie může být rozumným doplňkem našeho systému, ale skutečně to není všelék. A já bych ještě rád taky obrátil vaši pozornost k druhé věci. Suverénem z hlediska ústavního zákona není jenom Poslanecká sněmovna, ale taky Senát. A kdo z vás jste členy komise pro Ústavu, tak si dobře vzpomeňte na společné jednání obou dvou komisí, té poslanecké i senátní. A já si myslím, že i tyto věci bychom tady i v té odborné debatě měli brát v úvahu. Ale samozřejmě jsme suverénní, tak pokud se rozhodnete jít hlavou proti zdi, tak vám v tom nikdo nebrání.

Děkuji za slovo. Tak za prvé mě mrzí, že lidovci zase otočili, a přestože před volbami tvrdili, že celostátní referendum podporují, tak nejsou dnes ochotni podpořit ani ten velmi opatrný a velmi konsenzuální návrh sociální demokracie. Druhá poznámka. A pokud by byl ten návrh skutečně přijat tak, jak je navržen, tak nebude možné v České republice závazné referendum uskutečnit.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji, pane místopředsedo. Já s úsměvem poslouchal své předřečníky, tentokrát zase ze strany lidové, kdy jim neustále vadí návrh, který předložila komunistická strana, a myslím si, že by neškodilo, kdyby se trošičku více věnovali jeho textu a přečetli si ho.

Protože když si ten návrh pozorně někdo přečte, tak se tam hovoří o tom, že referendum je možné vyhlásit na základě 100 tisíc podpisů občanů České republiky formou petice.

A to, co se týká otázek zahraničních věcí, já si myslím, že to není vůbec nic nebezpečného.